Stále čekáme, zda vláda předloží návrh svůj.

My chceme fiskální smlouvu, vždy jsme ji chtěli, ale chceme ji doopravdy se všemi jejími dopady, tzn. nejenom mezinárodněpolitickými, ale i s dopady na rozpočtovou odpovědnost, kterou politická reprezentace musí cítit. Dochází tady k mírně paradoxní situaci.

Zdůrazňuji, že se jedná o data materiálu z Ministerstva financí, o data z konvergenčního programu, který byl schválen vládou a odeslán Evropské komisi v rámci evropského semestru.

Tohle není situace, se kterou bychom se byli ochotni smířit. Tohle není situace, kterou bychom byli ochotni podpořit v rámci vlastní politické odpovědnosti tím, že připojíme své hlasy k ratifikaci fiskální smlouvy, která nijak není myšlena vážně, protože se prostě postupuje proti ní, byť na legitimní výjimku. Souhlasím, že to je legitimní výjimka. My jsme se tím velmi vážně zabývali, protože to je jedna z naprosto klíčových otázek nejenom programu TOP 09, ale jsem přesvědčen, že i budoucnosti České republiky. Na základě usnesení poslaneckého klubu a na základě usnesení nejvyšších orgánů politické strany TOP 09 se souhlasem hnutí Starostové a nezávislí si dovolím teď v rámci projednávání tohoto bodu vládě České republiky s veškerou vážností tlumočit nabídku, která je míněna upřímně, bez jakýchkoli postranních úmyslů, neboť věc je příliš vážná na to, abychom úmysly měli zástupné či postranní. Přejeli si vláda naše hlasy při ratifikaci fiskální smlouvy, pak je můžeme připojit jenom za té situace...

Učiníli vláda mezi prvním a druhým čtením takovéto prohlášení vůči relevantním institucím Evropské unie, pak může počítat nejenom se všemi hlasy poslanců TOP 09, ale může spolehlivě počítat i se všemi hlasy poslanců TOP 09 při schválení každého návrhu státního rozpočtu během funkčního období vlády, který bude takto plně aplikované fiskální smlouvě odpovídat. A to i přesto, že rozpočtové priority v takovémto návrhu rozpočtu rozpočtové priority jsou politické priority nebudou s největší pravděpodobností odpovídat politickým prioritám TOP 09, neboť pravděpodobně bude více prostoru pro sociální dávky, méně prostoru pro některé naše priority. Ale přesto, budeli rozpočet ve svých základních parametrech odpovídat plně platné fiskální smlouvě, bude ten rozpočet všemi našimi poslanci podpořen.